Děkuji. Pan předseda Fiala bude reagovat. Vážený pane poslanče, jestli jste dobře poslouchal, tak my v SPD jsme tu pomoc neodmítli. Nakonec jsme poděkovali za tu nabídku. Máme bilaterální smlouvy, kterými jsme schopni to ošetřit, a kdy ti lidé tady můžou být a můžou nám pomáhat. A dokonce víme, že to lze, že to může udělat i vláda bez Poslanecké sněmovny na základě bilaterálních smluv. Ale samozřejmě potřebuje, aby to bylo, řekněme, transparentnější, aby to schválila Sněmovna. My prostě nechceme schválit pobyt cizích vojsk na území České republiky. Nejsem si jistý, jestli Itálie schvalovala pobyt cizích vojsk na italském území v době, kdy tam ruští zdravotníci byli, jeli pomáhat. I kdyby nám chtěli pomáhat ruští zdravotníci, tak my bychom chtěli, aby se to schvalovalo na základě bilaterálních smluv, a ne jako pobyt cizích vojsk na území České republiky. Děkuji. Poté paní zpravodajka. Prosím, pane poslanče. Asi to potvrdí pan ministr, že jednodušší cesta, rychlejší cesta k pomoci v této krizové situaci asi není, nebo bylo velmi složité ji hledat. Asi nemůžeme soukromým osobám nařizovat, aby někam jely. Tady je trošku armádní situace, armádní stav trošku jinak. Děkuji. Nyní paní zpravodajka s faktickou poznámkou. Děkuji. Já jenom možná kratičký exkurz do naší Ústavy. Jiná možnost není.

Což tohle to živelní pohroma není, takže ten výklad tady není možné uplatnit. Ale tam zase ta americká strana by musela rozhodovat ve svých jakoby orgánech o tom, že by vysílala vojáky na cvičení. Takže nechceme tahat kočku za ocas. Šli jsme tou nejčistší formou jak ze strany vlády, tak ze strany našeho výboru pro obranu. A ta nejčistší forma, kterou nemůže nikdo zpochybňovat, je právě ten článek 43. Já jsem neříkala, že by se muselo něco prodlužovat.